Policie potřebuje ekonomickou stabilitu, dnes tam není, takže bude vytvořena funkce ekonomického náměstka policejního prezidenta, kam nový policejní prezident výběrovým řízením obsadí svého náměstka pro finance. Pokud se rozhodneme a budeme o tom diskutovat v koalici, s veřejností, s odbory i na této půdě , že půjdeme cestou výběrového řízení, bude se to týkat zhruba 30 policistů, kteří se mohou ucházet o post policejního prezidenta. Musíme velmi zvážit, jakou cestou se vydáme.

A já chci vyslat jasný signál, že policie má jeden dres a to je uniforma.

Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.

Nemám další otázky. Děkuji panu poslanci. Pane ministře, chcete odpovědět na to, jak to děláte, že to děláte tak skvěle?

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, na pana ministra se obracím ve věci aktuální situace ve státním podniku Česká pošta. S potěšením jsem přivítala výrok pana ministra v nedělních Otázkách Václava Moravce, podle kterého Ministerstvo vnitra učiní vše pro to, aby síť poštovních poboček byla zachována ve své současné podobě.

Ráda bych nicméně poukázala na problém obcí, v jejichž případě Česká pošta usiluje o zrušení své pobočky již delší dobu, a v některých z těchto obcí podle mých informací je vyvíjen silný tlak na rušení pošt i v těchto dnech. Jsem přesvědčena, že od těchto aktivit by Česká pošta měla ustoupit, a to i s ohledem na vaše nedělní prohlášení. Ráda bych vás proto, pane ministře, požádala, abyste jako představitel zřizovatele státního podniku Česká pošta začal v této věci neprodleně jednat. Chtěla bych se ujistit, zda platí vaše slova vyřčená v Otázkách Václava Moravce, a zároveň požádat, zda byste nám mohl nastínit své představy ohledně České pošty v příštích měsících či příštích letech. Pevně doufám, že se mi dostane také dokonalé odpovědi jako v předchozím případě. Děkuji. Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, já se stále považuji více za komunálního krajského politika a bývalého hejtmana, který ví, že tam, kde skončí obchod, kde skončí škola a kde skončí pošta, tam končí život.

Mám to projednáno s panem premiérem. Já si myslím, že to je stanovisko celé vlády. Česká pošta je významným zaměstnavatelem a je poskytovatelem veřejné služby.

Já nemohu vyloučit, že budou v jednotkách kusů zrušeny některé pobočky České pošty po dohodě se starostou, po dohodě s hejtmanem, a v tomto duchu jsem informoval pana předsedu asociace Haška, že ho vyzývám k společné spolupráci mimo jiné nad tématem vývoje České pošty. Nemůže to být ale snaha České pošty vnutit svoji pobočku obci za každou cenu.

To znamená, že do té doby, než najdeme směr, který bude funkční, efektivní a ekonomicky zvládnutelný, nejsem připraven umožnit jakékoliv významnější rušení poboček České pošty. Jsem připraven diskutovat se zástupci měst a obcí, jsem připraven, jak jsem říkal, diskutovat se zástupci krajů. Ty nové výzvy, o kterých jsem mluvil, toto nemůže být čistě o tom, že stát pošle dotaci České poště a ona ji utratí.

Prosím, paní poslankyně.

Vážený pane ministře, já vám velmi děkuji za to pěkné vystoupení a za vynikající odpověď. Děkuji paní poslankyni. Pan ministr nebude reagovat, protože i tady to dělá skvěle.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, tuto interpelaci jsem na tomto místě přednesl už v květnu minulého roku, ale protože je stále aktuální, tak ji nyní zopakuji. Jejím základním mottem je to, že neprůhledné platby od zdravotních pojišťoven mohou za jistých okolností krýt soukromá zadání. Vytvářejí se tak podmínky pro korupční prostředí. Přestože se několik let slibuje sjednocení plateb a stále k tomu ještě nedošlo, nemělo by být možné, aby z veřejných peněz zdravotního pojištění vytvářely zdravotní pojišťovny neprůhledným způsobem smluvní tzv. balíčkové ceny za zdravotní výkony.